Často slýcháme, nebude na vaše důchody.

Já vím, bylo to vaše programový prohlášení.

Kde jsou ty peníze? Prosím, nedělejte to.

Děkuji za pozornost. Také děkuji. A další přihlášená do rozpravy je paní poslankyně Pokorná Jermanová. Ano, paní místopředsedkyně, prosím o deset minut. Prosím, máte slovo. Vážené dámy, vážení pánové, můj projev možná bude trošku delší, než jsem původně plánovala, protože jsem se včera hlásila do rozpravy, nebo byla jsem přihlášena do rozpravy k legislativní nouzi, ale podle paní předsedkyně Sněmovny nás bylo moc.

My nyní tady diskutujeme o tom, zda nastaly podmínky pro zrychlené projednávání novely zákona, která má ve svém důsledku v létě sebrat peníze důchodcům. Pokud by se vláda nepustila do této sebevražedné mise, pak by dostávali v průměru zhruba o tisícovku více. A toto má být ohrožení státu, které si vyžaduje legislativní režim využívaný například v době válečného stavu. Ano, jednací řád počítá s legislativní nouzí a zkrácením projednávání zákonů, ale jen za velmi výjimečných, přesněji mimořádných, situací. Pokud jste vytýkali dosluhujícímu prezidentovi Zemanovi to, že se pohybuje rád na hraně ústavy, testuje, co si ještě může dovolit, provokuje a překračuje své pravomoci, tak právě to samé nyní děláte i vy. Silou se snažíte vyzkoušet hranice toho, co vám ještě projde.

Že nedáte na upozornění o neústavním jednání od nás, od opozice, to dokážu pochopit. Vaše jednání však falešně rezonuje napříč odbornou veřejností. Kolik ještě právních expertů se má vyjádřit, aby vás přesvědčilo? Několikrát zde zaznělo, že ministr Jurečka s ústavními právníky mluvil a ti ho ujistili, že by to mohlo projít. Nezaznamenala jsem nikoho, kdo by řekl, že postup vlády je v pořádku a že nepochybuje o jeho ústavnosti. Je mi skutečně líto, že tady musíme absolvovat jednání tímto způsobem. Určitě budete říkat, jak jsme my opozice špatní, že obstruujeme a zdržujeme.

Přitom vám pořád z rozpočtu teče. Jak je to možné? Nenapadlo vás, že třeba něco děláte špatně? O důvodech, proč je toto schvalování při úprku nemístné, jsme tu už mluvili, nebo tu mluvili mí kolegové. Evidentně si z toho nic neděláte a vedete si svou. Ale nejde jen o to, co se děje teď tady.

Dá se říci, že ho pohromadě drží jeden společný nepřítel a tím byl počátku celého koaličního projektu Babiš.

Vydávali jste se za velvyslance světla, nyní vypouštíte týden co týden oblaka černého kouře. Přes kopírák to můžete vzít u zrušení podpory stavebního spoření, zvyšování daní, u důchodové reformy jako celku a podobně.

Právě proto využijeme všech nástrojů, které máme, tedy i prošetření Ústavním soudem, abychom jednou provždy podobným věcem zabránili. Nemůžeme se smířit s tím, že budete standardní procedury obcházet, kdykoliv vás napadne, a budete vyhlašovat legislativní nouzi jako na běžícím pásu. Běžný legislativní proces, tedy schvalování, které máme nastavené v jednacím řádu, je možné obejít, jen pokud je to opravdu nezbytné a hrozí nám neočekávané nebezpečí. Nic takového ovšem nenastalo. Ale to jsou věci, o kterých víme měsíce, v některých případech více než rok. Není to nic, co by spadlo z nebe bez varování, co by se událo ze dne na den.